14.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 105/1. Prosím tedy, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Helena Langšádlová. Takže místo Heleny Langšádlové zde máme náhradníka. Poprosím vás, pane poslanče, pojďte přečíst návrh. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Já bych chtěl jenom krátce přečíst, co to vůbec je trestný čin lichvy.

Takže prosím o propuštění tohoto tisku do druhého čtení do ústavněprávního výboru, kde se o něm můžeme dále pobavit. Děkuji vám. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Borka.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Já využiji svého vystoupení k tomu, abych zdůraznil, že se domnívám, že nastal čas zvážit systém, který bude upřednostňovat kvalitu na úkor kvantity. Tak jak ostatně zaznělo již v některých vystoupeních v této Sněmovně. Toto mé konstatování prosím berte zároveň jako výzvu pro vládu Bohuslava Sobotky při tvorbě vládních návrhů zákonů a též jako výzvu k jednotlivým poslaneckým klubům a samozřejmě k nám poslancům. Navrhovaná poslanecká novela rozšiřuje účinnost zákona na právnické osoby za spáchání trestného činu lichvy, jak jsme slyšeli.